Ale 80 až 90 % státní garance za jednotlivé úvěry je prostě strašně štědré. A fakticky jediné kritérium, které nějakým způsobem zajišťuje, aby to nebyla čistá provozní dotace bankovnímu sektoru, je právě to kritérium, kolik procent podílu bude hradit stát u portfolia banky. Podle nás je namístě začít na těch 25 % a pouze v případě, že by se potvrdilo, že to nestačí, to případně navýšit.

Myslím si, že už teď jsou ty podmínky nastavené vůči bankám extrémně vstřícné. Podle mého názoru by měl stát zveřejňovat, komu tu státní garanci dal, protože reálně ty garance jsou faktické dotace.

Takže za nás je zásadní požadavek, aby byl přijat náš pozměňovací návrh, který zajišťuje transparentnost toho, kdo ty dotace dostává.

Takže to jsou naše dvě velké výhrady. A ještě poznámka. Jsem velmi rád za to, že byl akceptován návrh Tomáše Martínka upřesnit to, že ty garance se skutečně týkají jistiny, a ne i úroků, protože tam bylo velké potenciální riziko. Děkuji. Do rozpravy je dále přihlášen pan poslanec Martínek. Děkuji za slovo.

Chtěl bych požádat o jeho podporu už jen proto, že pokud by nebyl schválen, mohlo by hrozit například to, že společnost, která by dostala od komerční banky úvěr a zkrachovala by, tak by v případě vyššího úroku, který v případě rizik budou pravděpodobně banky vyžadovat, hrozilo, že stát by mohl platit komerční bance dokonce více, než ona půjčila tomu podniku. Kromě toho bych chtěl dále říci, že předkládám doprovodné usnesení, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě.

Takže předkládám doprovodné usnesení, které by mělo definovat rámec toho, jak by měly být rámcové smlouvy nastaveny, a vláda prostřednictvím ministerstev a dané organizace by měla zajistit, že tyto návrhy budou akceptovány a budou v rámcových smlouvách tak, aby peníze daňových poplatníků byly chráněny od zneužití a současně aby byli transparentně informováni všichni veřejní daňoví poplatníci. Já bych ho rád přečetl: Poslanecká sněmovna

Podpora společností postižených krizí je pro budoucnost českého hospodářství nezbytná. Považujeme však za nutné, aby veřejnou podporu získaly pouze společnosti, které do veřejného rozpočtu dlouhodobě přispívají a které svou likviditu v době krize využijí výhradně pro provozní a investiční účely. Z našeho pohledu není spravedlivé ani motivační, aby se firmy, které se vyhýbají daňové povinnosti v České republice, těšily stejné míře podpory jako společnosti, které v České republice daně řádně platí. Zároveň by taková podmínka v Evropě nebyla unikátní. Dánsko také veřejnou pomoc podmiňuje absencí daňových rájů ve vlastnické struktuře podpořených firem a nevyplácení dividend v době trvání veřejné podpory. To společnosti s dostatečnou likviditou pro vyplácení dividend či nadměrných odměn vedení společnosti nejsou. Děkuji za pozornost. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážená vládo, paní ministryně, vážení kolegové, vážené kolegyně, já si dovoluji avizovat pozměňovací návrh, který se týká právě transparence toho, abychom věděli, kdo jsou příjemci prostředků, které jsou tímto způsobem zajištěny prostřednictvím ČMRZB. Já jsem se v této věci obrátil na vládu České republiky, tak abychom zajistili, že skutečně ta pomoc bude směřovat k právnickým osobám, které považujeme za prioritní, a mluvili o tom předřečníci a já se plně hlásím k tomu, co říkali. A taky jsem upozornil na to, že je potřeba, aby vláda nějakým způsobem evidovala, kdo jsou ti příjemci.

Tyto informace bance poskytují právnické osoby i fyzické osoby a podnikatelé.